Děkuji, paní poslankyně. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Richterová.

Děkuji za slovo.

Co se týče samotné věci, tak jde o diskusi nad kompenzací, nad kompenzační vyhláškou, nikoli úhradami. Úhrady samozřejmě si určuje ministerstvo v jednání s poskytovateli. Ale tohle, co dnes probíráme, je kompenzace za mimořádný pokles příjmů, za mimořádné omezení provozu, za mimořádný zásah.

A je to prostě jen tak tak. Je to takzvaná malá jedinečná lékárna.

Na druhou stranu ten fond, zdá se, v současné chvíli stačit nebude.

A řeknu důvod proč. Protože opravdu si mnozí můžete říkat: ale zrovna do lékáren lidi chodili. Ale právě že se to nezdá, ale ono bylo hodně velké omezení i běžné zdravotní péče, spousta ordinací byla zavřená.

A zase vysvětlím.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.